Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele ministr zemědělství Zdeněk Nekula a zpravodaj garančního výboru poslanec Lukáš Vlček.

Jenom avizuji, v tomto případě ve třetím čtení dojde ke změně zpravodaje. Zpravodajovat třetí čtení bude pan poslanec Tomáš Dubský. I zde se táži pana ministra, zda chce vystoupit před otevřením rozpravy?